Na druhé straně ale já tady nejsem proto, abych vám říkal, jak to nejde, protože my už vlastně v této věci podnikáme.

Takže to, co objednáváme, ty konkrétní podmínky, jakým způsobem by ony do tohoto programu mohly vstoupit na základě výzvy, kterou vyhlásíme.

A pak ta další skupina by byly právě ty osoby samostatně výdělečně činné.

Jenom se vám snažím, aby to bylo transparentní. To je to, co se prostě snažíme dohodnout, na čem se dohodneme, abychom se vešli do těch peněz, které máme, a to bychom tenhle segment, o kterém tady dneska vlastně mluvíme, bychom z toho se pokusili pokrýt.

A ta druhá je právě toto.

To znamená, to, co tady bylo řečeno, jestliže se situace bude zvlášť nyní vyvíjet tak, že bohužel se nerozvine, tak jak jsme si představovali, tak tím spíš tenhle program podle mě zaslouží spustit, abychom jim... To je nástroj, který máme v ruce, se kterým pracujeme, a kde už vlastně někam jsme se dostali. A opakuji, tyto dvě výzvy chceme teď spustit.

S tím, že prosím nemohu tady předložit řadu věcí. To se nezlobte, ale to jsou věci, které nikdo není schopen dneska vám předložit ani doručit. Já prostě zásadně připouštím a uznávám, že ten segment, o kterém vy mluvíte, zůstal a že tam je celá řada podle mě skutečně lidí, kteří mají zásadní význam pro kulturu a pro přežití kultury, a že je to, co i já cítím jako dluh, který bych rád splatil.

Doufám, že bylo srozumitelné a budeme třeba i něco hlasovat, pokud bude třeba. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím.

Tam nikde není napsáno, že to musí být pro všechny. Takže jsem přesvědčen, že můžeme tohoto instrumentu použít.

Tento právní rozbor mám.